Děkuji a nyní prosím k mikrofonu pana poslance Vyzulu. Prosím, aby se připravil pan poslanec Koskuba. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji, paní předsedající. Kolegyně a kolegové, já se nebudu pochopitelně bavit o tom, jestli regulační poplatky ano, nebo ne, to už jsme tady zažili dlouho.

Ale každopádně mně se takováto diskuse určitě víc líbí než to, co bylo předtím.

Ta fakta jsou v číslech.

Jestliže si vezmeme to, že jako kompenzaci mluvíme o tzv. valorizaci platby za státního pojištěnce, která byla provedena, tak tato valorizace se předpokládá, že by byla ročně přínosem do systému v hodnotě 4,2 mld. korun.

Poněvadž se hlásí především lékárníci a to je velmi citlivé téma, protože víme dobře, že velké řetězce lékáren nevybíraly žádné poplatky, a přesto přežily.

Jaké máme zde možnosti? Jenom uvedu ve zkratce.

A tady je znovu potřeba upozornit ministerstvo na to, že je třeba přesně definovat, co to bude za výkon, jak ten výkon bude definovaný a jak bude ohodnocen. A jenom z toho důvodu, opakuji to, aby velké řetězce nezískávaly více a malé lékárny neztrácely. Potom ještě jedna poznámka.

Děkuji, pane poslanče. A nyní prosím k mikrofonu pana poslance Koskubu. Prosím, aby se připravil pan poslanec Hovorka.

Je pokročilá hodina, ať tady na sebe nemusíme křičet. Také děkuji, paní místopředsedkyně. Dámy a pánové, omlouvám se, že zrovna v tento pozdní čas vás budu zdržovat, ale je to téma, které je mi velice blízké, a neměl jsem možnost k němu vystoupit, tak jak by se slušelo při prvním projednávání, protože jsem tento den nebyl ve Sněmovně přítomen. To za prvé.

Dámy a pánové, nezpochybňuji, že se nyní ruší poplatky, protože naše strana to měla jako předvolební slib a sliby by se měly plnit. Pak došlo k tomu, že dokonce v tomto smyslu byla podepsána koaliční smlouva. Takže je pochopitelné opět, že se poplatky prostě zrušit částečně a takto musí. Na druhé straně si nenamlouvejme, že ty poplatky nebyly přínosem do systému. Já se omlouvám, zaznělo to tu od paní kolegyně, ale ty peníze šly do systému. Na druhé straně chci kolegy z pravé části, kteří správně říkají, je to chyba, já si to totiž částečně myslím taky, a oni je zavedli. Ale kolegové, zcela otevřeně, oni to nebyly ani tak regulační poplatky, omlouvám se, protože jsem v tom systému léta pracoval. My jsme tím vlastně dotovali systém, který neměl dost peněz, a ty náklady vzrůstaly. A řada z těchto poplatků toho moc neregulovala, akorát nám pomohla, jak přežít. Mě vám mrzelo od samého počátku, a asi tady pana ministra překvapím, já se ho tady totiž potřebuji poněkud zastat, protože on od samého počátku byl i v rámci koalice napadán, že to nějak příliš nezvládá, že tam pořád nemůžeme najít ty rezervy.

My jsme tímto svým rozhodnutím, ke kterému se trojkoalice zavázala, a už jsme v druhém čtení, jak tady pan profesor Vyzula správně řekl, tak systém přichází o cca 5,5 mld.. Nechytejte mě za nějaký milion, já ekonom nejsem.

A teď se dostáváme k citlivému tématu, až kam sahá míra solidarity.

A lid, když má něco zdarma, je mi líto, jistá jeho část to notně zneužívá. Biti jsou ti poctiví. Ale vy jste tu z mnoha úst opakovaně slyšeli, že se jisté služby zneužívají a nadužívají.